Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ivo Vondrák, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které proběhlo 25. dubna, bylo to šesté zasedání, ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017, čili sněmovní tisk 145.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017;

Takže prosím, toť vše za mou osobu v daný okamžik. Tak já také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky.

Máte slovo.

Podle mě tato podpora není dostatečná.

Já také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák. Já se neztotožňuji s tímto názorem, co tady zazněl na téma, že nedostatečně podporuje. Já si myslím, že to je obecný problém České republiky a TA ČR je jediná agentura, která se snaží právě zajistit přenos výzkumu do praxe.

Obecně platí to, že je spolupráce firem a veřejného výzkumného prostoru v České republice nedostatečná, ale to je právě cíl toho, co by měl TA ČR do budoucna změnit. Já také děkuji.